Poté, co jsme tady dokončili toto dlouhodobé dílo, tak jsem tady vystoupila s poměrně plamenným projevem, protože se přiznám, že výsledek Sněmovny mě vůbec nepotěšil.

Zastavování bezvýsledných exekucí tady je nutno dodat, že Senát udělal krok vpřed, aby opravdu bylo zastavování bezvýsledných exekucí co nejširší a aby odpadly překážky, které jsme tam viděli v sněmovní verzi. Potud podporujeme úpravy schválené Senátem a jsme i do budoucna pro jakékoli zlepšení řekněme pořádku v exekucích, které stejně nikam nevedou.